Minulý měsíc jsem se ve své interpelaci ptala ministra zemědělství pana Tomana, jak se staví k potravinové soběstačnosti. A nyní zde mohu odcitovat část odpovědi na svůj dotaz. Cituji: